Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To, že vláda neměla a nemá finanční prostředky na valorizaci důchodů, na to upozorňujeme již několik měsíců.

Taková je realita.

Takže věděli jsme: Nemáme finanční prostředky v rozpočtu, a teď jak to uděláme?

A byla bych moc ráda, kdybyste mi do toho příště, paní místopředsedkyně, nevstupovala. Tak já si spíš myslím, že pokud tady hovořím k nějakému bodu a chci přeřadit ten bod, tak ho zdůvodňuji, a myslím si, že byste mi do toho neměla vstupovat. Já bych si to jako místopředsedkyně nikdy nedovolila.

Já jsem se vás slušně zeptala, zda je to součástí odůvodnění vašeho návrhu na předřazení bodu, a očekávala bych tedy odpověď, tu jsem dostala a nechala jsem vás pokračovat. Tak prosím pokračujte. Já jsem tedy přesvědčena, že váš postup opravdu není, paní místopředsedkyně, v souladu s jednacím řádem. Vy nemáte vstupovat, dnes je zahájena nová schůze, všichni řečníci tady mohou vystupovat, já vystupuji k tomu bodu, který chci předřadit, hovořím tady k němu a mám na to plné právo podle jednacího řádu. Samozřejmě, paní poslankyně, na to plné právo máte, máte ovšem zdůvodňovat bod, který navrhujete případně přesunout, nikoliv se vyjadřovat k tomu, co zde bylo projednáváno v rámci přednostních práv. Vy už přednostní právo nemáte. Vážená paní místopředsedkyně, jestliže tady chci zdůvodnit předřazení toho bodu, a já se k tomu dostanu, abych na to navázala. Opravdu si myslím, že váš postup není v souladu s jednacím řádem.

Prosím, pokračujte.

Takže já bych vám tady ráda ukázala, kolik například bere v současné době předseda Poslanecké sněmovny neboli předsedkyně nebo předseda Senátu.